Děkuji. Nevidím žádnou další faktickou poznámku. Prosím, s přednostním právem pan navrhovatel. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak už jenom opravdu věcně. Já chápu, že ne všechny věci v tom zákoně mohou být správně nebo tak, jak si všichni představujeme. První věc jestli někdo chce říct, že snížení zdanění u pozemků pod stavbami je populismus, v tom případě se přiznávám: Dámy a pánové, já jsem populista. Já nechci zvyšovat zdanění. A za druhé chci říct: Jestli si myslíte, že je tam něco špatně, tak pojďme a pojďme to ve druhém čtení v pozměňovacích návrzích spravit. Ale nezvyšujme daně. Děkuji panu navrhovateli. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud se nikdo jiný nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ještě upozorňuji, že paní poslankyně Konečná má náhradní kartu číslo 11.

Děkuji a o tomto návrhu na zamítnutí budeme hlasovat. Přivolám naše kolegy z předsálí. Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 34. Tento návrh byl přijat. Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu navrhovateli.